Jednotlivá opatření byla připravena Ministerstvem financí v úzké spolupráci s Českou národní bankou a některá z nich navíc vycházejí z doporučení hloubkového posouzení českého finančního sektoru Mezinárodním měnovým fondem. Během projednávání jak zde v Poslanecké sněmovně, tak i následně v Senátu byl hlasován věcně totožný pozměňovací návrh.

Jde o věcně totožné znění pozměňovacího návrhu, který předložil poslanec Adolf Beznoska ve druhém čtení zde v Poslanecké sněmovně a který Poslanecká sněmovna ve třetím čtení zamítla. Přestože jsem nesouhlasný postoj Ministerstva financí ke zmíněnému pozměňovacímu návrhu zde vysvětloval během projednávání návrhu zákona ve třetím čtení, zopakuji základní argumenty. Zpřísnění limitu pro bilanční sumu družstevních záložen absentuje ekonomické zdůvodnění.

Jeli při překročení určité výše bilanční sumy požadována transformace na banku, a tedy i navýšení základního kapitálu na 500 milionů korun, pak by takovému kroku měla odpovídat velikost bilance daného subjektu na úrovni 5 miliard korun.

Senátem navržené snížení limitu na 4 miliardy korun by tak mohlo vést k zásadním problémům středně velkých družstevních záložen hladce projít případným transformačním procesem na banku, což je v rozporu se záměrem návrhu zákona.

Ani s tímto bodem za Ministerstvo financí nemohu vyslovit souhlas. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, věřím, že v návaznosti na mnou uvedené argumenty odmítnete pozměňovací návrh přijatý Senátem a schválíte návrh zákona ve znění navrženém vládou a následně schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost. Děkuji. Zeptám se pana zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Dolejše, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak. Nerad zdržuji, ale přece jenom vzhledem k tomu, že kolem tohoto návrhu zákona byla poměrně intenzivní diskuse, a to nejenom na půdě rozpočtového výboru, tak dovolte pár poznámek, i když avizuji, že mé závěrečné resumé, a to jak v roli zpravodaje výboru, tak svým způsobem i doporučením k naší vlastní politické frakci bude neutrální.

Ten samotný problém bilanční sumy 4 nebo 5 miliard není až tak rozhodující, a řekněme si rovnou, že dokonce ani nejde o to, zda se příslušné subjekty rozhodnou transformovat v banku, či nikoliv, ale jde o to, zda skutečně tady bojujeme o přežití sektoru kampeliček, či nikoliv, to za prvé.

Samozřejmě ze strany kampeliček chodili přímluvci. Musím říct část sektoru, protože mezitím se vlastně reprezentace tohoto segmentu tak trochu rozpadla a vznikla nová sdružení, která reprezentují už jenom část toho segmentu. Ale dostali jsme, možná jste si toho všimli v poště, kdo čtete a sledujete bedlivě poštu, i přímluvu, otevřený dopis proti likvidaci kampeliček, což zní dramaticky.

Já ten dramatický tón zcela nesdílím, protože si myslím, že prostor pro skutečné svépomocné kolektivní financování bude zachován, ale bude to něco jiného, než jsme znali doposud. Zkrátka realita je taková, že jsme při obnovování kampeliček zvolili jakousi podivnou hybridní formu, kde odpovědnost družstevníků nebyla dotažena do konce, což ubozí řadoví střadatelé samozřejmě za to nemohou, ale vytvořili jsme prostor pro poněkud jiné druhy finančních transakcí a s těmi je třeba udělat konec.

My jsme toto téma i po prohlasování sněmovní verze dál diskutovali. Dokonce jsme byli někdy v polovině listopadu na společném jednání rozpočtového výboru a bankovní rady, kde jsme dostali operativní informace kolegové z rozpočtového výboru mi to mohou potvrdit , kde jsme rozebírali nejenom aktuální stav v tomto segmentu, kolik je tam toxických aktiv, jaká je možnost financování a refinancování atd., ale dokonce už, protože byla v té době ta senátní verze, byl načten pozměňovací návrh tuším paní senátorky Wagnerové, tak jsme tam rozebírali, do jaké míry jsou relevantní argumenty, které byly vzneseny při tomto pozměňováku.

Tam jsme si víceméně ujasnili, nejsem expert na ústavní právo, ale tam jsme si ujasnili, že za prvé případný spor nemá odkladný účinek na tu normu.

Takže to jenom na dovysvětlení, že jsme se tím opravdu zabývali. A z mého pohledu je poměrně neutrální stanovisko, zda hlasovat pro sněmovní, či senátní verzi, s tím, že senátní beru jako jakési jisté vstřícné gesto i politického charakteru, protože bohužel ti přímluvci trošku pracovali i se zneklidňováním vlastních střadatelů a vkladatelů, kteří by se samozřejmě mohli chovat poněkud iracionálně navzdory tomu, že existující vklady jsou stoprocentně ručeny, protože na sektor kampeliček se vztahovalo stoprocentní ručení jako na zbytek bankovního sektoru. Takže tolik na dovysvětlení a samozřejmě výsledek se zjeví na základě hlasování. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Ano.